Děkuji. Děkuji za slovo.

Říkám, že jsem ho konzultoval se starosty malých obcí opravdu bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

Pouhých 10 %. Já jsem navrhl trvalou výjimku pro obce prvního a druhého typu, to znamená ty, které mají opravdu malý počet úředníků nebo vůbec žádné.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Za vaší vlády prudce roste netransparentnost a počty zakázek bez výběrových řízení. Jinými slovy, za vaší vlády prudce narůstá korupční prostředí při nákupech, které jednotlivé kapitoly státního rozpočtu pořizují. To za prvé.

Souvisí to i s otázkou bezpečnosti.

Děkuji. Nyní tedy řádné přihlášky.

Dobré ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, já budu stručný jako vždy.

A možná bych na kolegu Chvojku také chtěl reagovat, že neznám žádný zákon nádherný. Znám zákon jenom dobrý nebo špatný. A tento návrh zákona rozhodně za dobrý nepovažuji. To ukáže až praxe. Protože si skutečně myslím, že jak je koncipován návrh tohoto zákona, je nadbytečný. Nakonec zveřejňování smluv se děje na řadě obcí, jenom ten limit je někde jinde.

Ale jak říkám v úvodu, možná se mýlím.

Něco, kde vypisujeme, dáváme majetková přiznání, a nikdy jsem neviděl zpětnou reakci.

A já bych vás poprosil, abyste podpořili tento můj návrh.

Děkuji.